Také děkuji, paní poslankyně.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo a dvě minuty.

My máme opravdu prázdné ruce, opravdu je tady zneužívání dávek lidmi, kteří máme už tři generace, které nepracují. Máme děti, které ze základní školy jdou rovnou do evidence Úřadu práce.

Děkuji. Také děkuji, paní poslankyně. A táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy? Děkuji za slovo.

Máte pravdu, ale nedá mi to, abych neřekla, že tento návrh má i svá úskalí, jakkoliv jeho záměr je bohulibý.

Ještě lepší variantou by bylo nejdřív řešit zákon o sociálním bydlení a pak zákon o hmotné nouzi, anebo oba zákony ruku v ruce. Dále že šetření mají provádět například orgány pomoci v hmotné nouzi, orgán ochrany veřejného zdraví, stavební úřad, OSPOD. A tady je na místě otázka dostatku osob, které budou šetření provádět, protože víme, že už teď jsou úřady zahlceny úkoly, které jen tak tak stíhají řešit.

A musím taky na závěr zmínit, že v legislativním plánu vlády je taky návrh zákona o hmotné nouzi, a proto podávám návrh na zamítnutí tohoto zákona. Děkuji. Také děkuji, paní poslankyně, a eviduji tedy váš návrh na zamítnutí tohoto návrhu. Prosím, máte slovo.

Já bych chtěla jenom opravdu pár větami shrnout, že bohužel ty cíle, které přednášela paní navrhovatelka, nejsou pravdivé. Já bych ráda zdůraznila, že se jich nedá dosáhnout tím návrhem tak, jak je předložen. Všichni bychom si přáli, abychom vyřešili sociální vyloučení a další související problémy, ale to, čeho bohužel by ta norma dosáhla, je zcela odlišné, a já to jenom stručně shrnu. Již dnes je ten systém hmotné nouze nastaven velice přesně tak, aby byl dostupný jenom právě pro lidi, kteří se snaží z tíživé situace aktivně dostat, a pro ty, kteří aktivně pracovat nemohou.

Ne v tom, že by bylo málo šetření v místě bydliště, která provádí úřad práce.

Dávám praktický příklad těch podnětů, které také dostávám z terénu. Takže když to shrnu, vystupuji tady s tím, že řada lidí, kteří nás, různé strany, volí, si přeje, aby naše společnost byla soudržná a dobře fungovala. Akorát k tomu fungování bohužel nepřispěje zákon, který z ubytoven udělá větší byznys. A to je potřeba si říct, to za prvé, protože ty závady, jaké jsou tam popsány, tam nejsou popsány pro ubytovny. Je tam čistě specifikace toho, co by ztížilo ubytovávání v bytech.

A za třetí je to zákon, který by opravdu dokázal připravit lidi o bydlení čistě kvůli plísni na zdi.